Dám tedy hlasovat o nesouhlasném stanovisku na odpověď paní ministryně. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s nesouhlasným stanoviskem k odpovědi?

Tento návrh byl přijat. Já vám děkuji a končím tuto písemnou interpelaci. Děkuji paní ministryni. Zahajuji projednávání další písemné interpelace, kdy ministr zemědělství Marian Jurečka odpověděl na interpelaci poslance Petra Bendla ve věci aukcí. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 383. Otevírám rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Bendl. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Nebo probíhaly v loňském roce a budou probíhat v roce letošním.

Pan ministr mi odpověděl, že v podstatě existují dva způsoby probíhající aukce jeden elektronický, který si Lesy ČR dělají vlastními silami, a vypočítávají množství dřeva metodou postavenou na tzv. objemových tabulkách, která ne vždy je přesná, a elektronickým způsobem je prezentováno, že Lesy prodávají takovéto dřevo. Může se přihlásit kdokoli, případně si přeměřit, jestli opravdu je to množství adekvátní, či nikoliv, a může podat svou nabídku v rámci podmínek.

Pouze říká, že prezentační aukce jsou připravovány a porosty pro aukce měřeny pracovníky společnosti Foresta SG, což je společnost, jak jsem pochopil z odpovědi, která pro Lesy ČR organizuje tento prodej.

Podle mých informací společnost Foresta neprošla výběrovým řízením. Chci se zeptat pana ministra, zda to tak je, či není.

Podle mých informací je to 50 korun za kubík.

Vynásobeno 50 korunami nejde zrovna o malou částku. A já se chci zeptat, pane ministře, zda je pravda, že Foresta neprošla výběrovým řízením.

Pokud se potvrdí mé informace, že se tak nedělo, jde o částku v milionech korun, které utíkají.

Prosím o vaši odpověď. Já vám děkuji, pane poslanče.

K těm otázkám, které zde zazněly.

Vede k tomu vícero nástrojů. Zhruba 20 % objemu dřeva, které se těží u našich lesních správ, plánujeme prodávat tímto způsobem.